Pokud samospráva v té obci funguje dobře, tak tu koordinační dohodu má. Ještě ji za nás vyjednával pan tehdejší primátor Svoboda, takže i když tady on vystupoval, tak skutečně věděl, o čem mluví. A jestli si můžeme na něco stěžovat, tak je to spíš nedostatek strážníků městské policie. Já jako starostka Prahy 2 mám neustále dvacet, třicet lidí pod stav. Takže to by rozhodně nepomohlo, kdyby se sloučila městská policie s Policií České republiky. A nic dobrého by to nepřineslo a musely by se změnit prostě všechny normy, které jsou na tyto sbory navázány. Pan poslanec Svoboda.

Děkuji. Já velmi rád odpovím svým předřečníkům. Velitelem Městské policie v Praze je primátor. Může se této funkce vzdát, může tím pověřit nějakého radního. Já to považuji za chybu, kdyby to udělal, ale je to prostě tak. Budu mluvit jenom o tom, co skutečně dobře znám.

To, co my potřebujeme, je bezpečné město.

Ale znovu říkám, město se tím zabývá. My jsme o tom udělali celou řadu jednání a seminářů s městskou policií, se státní policií. Dosáhli jsme určité vyváženosti té věci a byl bych velmi nerad, kdyby se tato váha znovu zvrhla k tomu, že každý bude dělat to, co mu ukládá nějaký zákon, bez ohledu na to, co to město potřebuje. Děkuji za dodržení času. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já to řeknu úplně jednoduše. Na druhou stranu říkám, že už dost je přenášení těch dalších pravomocí zákonem na městskou nebo obecní policii.

Dokonce už dneska vznikají v některých městech tendence zastupitelů si svoji vlastní obecní policii zřídit.

To je prostě realita.

Neměňme to. Tam, kde to funguje, jsou koordinační schůzky mezi Policií České republiky i policií městskou a vedení města. Je to zcela běžné. Tenhle zákon řeší jenom to, že přidává další povinnost městské policii. A já říkám, že tady bychom měli říct už ne, protože fakt to není zas tak vážný problém, abychom uvolnili ruce Policii České republiky.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Dovolte mi tady také zmínit tu v podstatě už devítiletou komunální zkušenost, kdy jsem ze zákona velitelem městské policie, a vaším prostřednictvím mi prosím dovolte reagovat na slova předřečníka pana kolegy Luzara. My samozřejmě jako starostové, jako ti, kdo velí městské policii, máme možnost určovat úkoly městské policii. My samozřejmě máme možnost vybírat to portfolio činností, které se městská policie bude věnovat. A kdyby bylo po našem, tak samozřejmě budeme nejraději, kdyby městská policie skutečně pouze vykonávala okrskovou činnost, věnovala se skutečně veřejnému pořádku v tom městském prostoru. A kdyby ta možnost byla, tak bychom byli velmi rádi, aby to penzum dopravní činnosti bylo podstatně menší, než to v realitě je. Ale my nevycházíme přeci z toho, jak by situace ideálně měla být, ale pokud už městskou policii máme zřízenou, tak vycházíme z reality našich měst a obcí. A já vám prostě jednoznačně mohu říct, že státní dopravní policie v rámci teritoria města Kolína nestíhá se věnovat té dopravní činnosti. Nestíhá řešit ty banality.

Ale s žádnou radostí. My bychom opravdu byli raději, kdyby městská policie sloužila tomu, čemu původně zřízena, to znamená udržování veřejného pořádku ve městech. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A znovu upozorňuji, v tom poměru, to je o té domluvě. To tady mnohokrát zaznělo, že ta koordinace činnosti existuje. A jestliže uznáme, že státní policie je prostě problémově poddimenzovaná v určitých oblastech, ale má problém to zlepšit, protože nejsou peníze, nejsou lidé atd., prostě vychází městská policie vstříc. A znovu upozorňuji, že ten návrh vůbec není o činnosti mezi městskou a státní policií, ale je umožněním městským strážníkům řešit určitou věc na místě. Ale nikde není řeč, že to musí řešit. Oni doposud to řeší ve správním řízení, tak to budou moci řešit na místě v rámci řešení činností.

Strážníci tam půjdou, ale budou to řešit v rámci přestupkového řízení, správního řízení. Možná je to jenom problém, ale my tady umožňujeme městské policii určitý problém řešit do budoucna, když nastane. V Praze již nastal.